Ten úřad je zbytečný.

Myslím si, že někdy méně je více, mnohdy často je méně než více, a připadá vám stávající systém, kdy si navzájem kontrolujeme zprávy o hospodaření v kontrolním výboru, jako špatný?

Jakmile kterákoli vládní většina ten úřad obsadí, tak mohou vznikat pochybnosti. Děkuji.

Tak to bych se opravdu ohradil, protože v současné době, i když bude zákon přijat ještě za rok 2016, bude probíhat kontrola kontrolním výborem Poslanecké sněmovny, takže stávající stav je, že jsou výroční finanční zprávy politických stran kontrolovány. Chtěl bych se zeptat pana ministra vnitra, ono to tu zaznělo už ve vystoupení pana poslance Plíška. Opravdu, v čem je úřad nebo bude úřad, pokud bude zřízen, nezávislejší, než je patnáct členů kontrolního výboru, kteří dostanou mandát ve volbách? A každé čtyři roky, nejpozději čtyři roky, se obmění. Dívali jste se na to, jak se obměnil kontrolní výbor. Prozatím tři volební období kontroluje výroční finanční zprávy. Z prvního volebního období tam zbyl jeden poslanec, z druhého volebního období jsou tam tři. Každé čtyři roky se většina kontrolního výboru obnoví, a tento orgán kontroluje.

To má být výsledkem zřízení toho úřadu? Myslím si, že to je cesta do pekel.

Všichni se tady zaklínali tím, jak to bude báječný úřad, který tu všenápravu věcí veřejných zajistí, politice pomůže, bude velmi silnou oporou našim občanům, a že bez takového úřadu se prostě nepohneme ani o krok. Bránili jsme se rozumnými argumenty proti jeho vzniku.

Děkuji za pozornost.

Pane ministře, prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se přece jenom toho nově navrhovaného úřadu zastal oproti těm výhradám, které tady zazněly. Upozornil bych na to, že navrhovaná právní úprava zavádí celou řadu povinností z hlediska financování politických stran. Přece jenom rozsah kontroly a činnosti bude mnohem širší, než jakou dnes vykonává kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, a to včetně správního rozhodování. Nepochybně kontrolní výbor Poslanecké sněmovny není správní orgán. Při návrhu se také vycházelo z doporučení skupiny GRECO při Radě Evropy, která se zabývá doporučeními v oblasti boje s korupcí, která také doporučuje v rámci určitých standardů zřízení nezávislé instituce pro kontrolu financování politických stran. A zmínil bych také, že ten úřad je navržen velmi úsporně. Není to žádná obrovská instituce, která by spolykala také spoustu třeba finančních prostředků a byla by nastavena nějak nesmyslně.

Samozřejmě změnou Ústavy by to teoreticky šlo, ale je potřeba tady upozornit na to, že by se zcela změnil charakter Nejvyššího kontrolního úřadu jako instituce, protože NKÚ vlastně o ničem nerozhoduje. Dneska vydává kontrolní závěry, které jsou v zásadě spíše zjištěním a doporučením pro kontrolovaný subjekt.

Pan poslanec Plíšek tady zmiňoval možnost zneužití při financování volebních kampaní. Pokud se pořádně podívá kdokoli na pravidla, která jsou tam uvedena, tak si myslím, že zneužití je vyloučeno, tak jak jsou ty politické instituty definovány, jaká mají pravidla činnosti, co všechno smějí vykonávat.

V Německu z rozpočtu jdou na politické nadace, nemluvě ani o občanském vzdělávání, násobně větší prostředky dokonce než například na samotnou činnosti politických stran.

Proto bych se chtěl zastat i tohoto institutu, stejně tak jako toho úsporného nezávislého kontrolního úřadu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Já si to dobře pamatuji, protože jsem podepisoval rozhodnutí, kdy jsme v únoru udělili pokutu panu prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu za to, že neposkytl podklady pro provedení kontroly hospodaření, kde má v zákoně o NKÚ tuto kompetenci Poslanecká sněmovna. Takže ano, v předminulém volebním období se choval kontrolní výbor jako správní orgán.